Pan předseda Babiš a připraví se pan předseda volební komise, který je tam. Takže dobrý den, vážený pane předsedající.

A my dnes volíme předsedu Poslanecké sněmovny. Tak skutečně té debatě nerozumím, co vlastně pan Kalousek navrhuje. Má nějakého jiného kandidáta?

A my potřebujeme ten státní rozpočet.

Rád bych připomněl panu ministrovi Chvojkovi prostřednictvím pana předsedajícího rok 2013.

Je škoda, že tady není. Tak to byl puč. A my jsme řekli: Ne, my budeme jednat s panem předsedou Sobotkou.

No nenapadlo. Takže nechápu, o čem je tady debata.

Tak si na to vzpomeňte. Já vím, že jste naštvaní, jak dopadly volby.

A proč mluvíte o třetím pokusu?

A Piráti. Tam je osm tisíc IT systémů. Nás to stojí 25 miliard ročně, pořizovačka 125 miliard.

Tak neříkejte o třetím pokusu. Proč to řešíte? Dneska volíme jediného kandidáta na Sněmovnu, abychom konečně začali pracovat, pana Vondráčka. Takže jaký třetí pokus?

Vy jste všichni kandidovali před volbami s vaším programem do opozice? Tady jsou strany, které všechny chtěly skončit v opozici?

Kde jste na to přišli?

Takže já nechápu, o co tady jde.

Tam vlevo.

A my jsme volby vyhráli.

Takže volíme předsedu Sněmovny.

Nemáme. Ale oni byli jediní, kteří přišli na jednání a řekli, SPD, toto jsou naše programové priority.

Tak proč dopředu říkáte, že bude třetí pokus? Možná nebude.

Možná ani nebude. Teď má slovo pan poslanec Feri k faktické poznámce.

Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně rád bych se ve své faktické poznámce věnoval aspoň krátce řeči, kterou zde proslovil pan předseda Michálek. On totiž zmiňoval konstruktivní opozici, tzn. zvolme předsedu Poslanecké sněmovny, aby Poslanecká sněmovna mohla reálně fungovat. Jako kdyby snad Poslanecká sněmovna nemohla, nebo předseda nemohl být zvolen bez hlasů pirátské strany.

Rád bych oslovil pana Michálka prostřednictvím pana předsedajícího: Kde se skrývá ta konstruktivita? Proč pro to hlasujete?